Za dobu půlročního působení na Ministerstvu školství rozhodně nikdo nemůže říct, že by Ministerstvo školství nekomunikovalo, že by ministryně nejezdila do krajů, že by vedení ministerstva nekomunikovalo se všemi aktéry, tak jak jsem popsala. Bohužel smutným důsledkem toho, že máme elektronickou dotazovnu na implementaci společného vzdělávání, na změny financování regionálního školství, na kariérní řád, že máme telefonní linku s proškolenými pracovníky, aby všichni dostávali stejné odpovědi, že jezdíme do regionů, kde se nebojíme tři čtyři hodiny komunikovat se stovkami učitelů v sále, nebojíme se toho se konfrontovat s tím, že je nikdo deset let neposlouchal, a odpovídat na otázky, které nijak nesouvisí s novelou školského zákona, ale souvisí s tím, jak vypadá naše školství, tak výsledkem je to, co nyní diskutovala v rámci pléna Sněmovny paní poslankyně Hubáčková.

Já kdybych byla takzvaně politik, což mně je tedy vyčítáno, že nějak nejsem, tak bych dávno řekla: fajn, odložíme novelu školského zákona.

Ne že bych nenaslouchala tomu, co musíme vyřešit ve školství, ale proto, že novela školského zákona, kterou jste vy tady schválili minulý rok, je splacením dluhu. Novela školského zákona, kterou jste schválili, narovnává to, na co mají děti nárok. Nejsme banánová republika. Také nám nepotřebuje radit Brusel. To jsem také slyšela. Ne, Brusel nám neradí. My chceme kvalitní vzdělávání, a teď pozor jsem nerada, že tady není paní poslankyně Maxová na každé škole. Na každé škole! Na každé veřejné a soukromé škole chceme kvalitní vzdělávání jako rodiče. Možná potom se nebude dít to, že budou slídit po školách rodiče, kde je vzdělání kvalitní, a přehlašovat účelově své děti.

A ještě něco. My máme centralizovaný systém Ministerstva školství? Ministryně školství může rušit školy?

Co se týká toho, že jsem reagovala na to, že zvláštní školy nerušíme, protože byly zrušeny. Ano, v roce 2005 se tak stalo.

Základní školy praktické na rozdíl od běžných škol, protože učí podle přílohy pro lehké mentální postižení a je to šedá zóna z hlediska speciálního školství, stejně jako ostatní speciální školy, které mají zakotvení v novele školského zákona i nyní, využívají zvýšené normativní financování. Nic se neděje! Naopak jejich podmínky zůstávají! Budete se divit, je ještě mnohem víc dětí v základních školách než těch, co jsou lehce mentálně postižené. Je to dalších nepatrných 850 tisíc dětí, které mají také speciální potřeby.

Podporu učitelům, podporu dětem.

A kde je ta hranice? To jsou ty výroky odlišné lehké mentální postižení. Kde je ta hranice? Vy jste si ji sami odhlasovali a projednali!

Všechno ostatní běžné školy. A kdo to bude určovat? No já ne, vážené dámy a vážení pánové! Je to otázka odborná, ne politická! Já populista nebudu! Vystoupení paní ministryně školství vyvolalo faktické poznámky.

Zmíněna tady byla kvalita.

Druhá věc. Ano, poradenská zařízení budou rozhodovat. Ale já už jsem tady říkala, jaký je stav poradenských zařízení. A druhá věc je, v základních školách běžného proudu tito speciální pedagogové chybí. Na druhém stupni úplně, protože ti dnes nezískávají v průběhu vzdělávání na pedagogických fakultách vůbec speciální pedagogiku nebo poznatky o tom, a na prvním stupni učitelé v naprosto minimální míře. To jsou základy. Tady je potřeba opravdu speciální pedagog. Jinak za třetí, já si myslím, že všichni, co jsme tady diskutovali, nezpochybňujeme integraci dětí tam, kde to školy umožňují, tam, kde to umožňují schopnosti jednotlivých dětí. Ale ne za každou cenu, protože potom opravdu uškodíme těm dětem, které jsou integrované, i těm dětem, které jsou běžní žáci, i učitelům. A skutečně se to všechno odrazí na kvalitě vzdělávání. Kvalita vzdělání půjde dolů. A pokud tedy se teď tady zabýváme v souvislosti s otevřením zákona...

Já ještě upřesňuji. Nenapadám ani zákon, nekritizuji ani zákon.

Možná by to bylo jednodušší, kdyby některé interpretace vycházely lépe.